Vážený pane předsedo, dámy a pánové, vážená vládo, já dávám alternativní návrh zařazení bodu o Marrákešské politické deklaraci, a sice abychom ho projednali ve čtvrtek v 9.30. Řeknu proč. Bez ohledu na to, jestli to bude projednávat Sněmovna, nebo ne, tak já jako předseda evropského výboru jsem svolal výbor, který má jeden faktický bod, a sice informace pana ministra vnitra k této politické deklaraci. Po dohodě jsme považovali čas 8.30 jako vhodný pro všechny, ale protože se ta diskuze začíná trošičku vyhrocovat, tak mám obavy, že do deváté hodiny, kdy běžně začíná jednací den Poslanecké sněmovny ve čtvrtek, bychom to nemuseli úplně stihnout.

Je to jenom technická záležitost.

Děkuji, pane poslanče. S přednostním právem pan předseda Faltýnek. Poté s přednostním právem pan předseda Bělobrádek. Já jenom krátkou reakci, prosbu prostřednictvím pana předsedajícího na pana předsedu Benešíka. Nikdo neruší. Děkuji.

Prosím máte slovo. Děkuji, vážený pane předsedající.

Děkuji. Nyní pan poslanec Farský.

Tak děkuji. Pan poslanec Kaňkovský. Prosím máte slovo. Dobré odpoledne, vážený pane předsedo, vážení členové vlády, milé kolegyně, vážení kolegové. Já bych vás chtěl požádat o vyřazení dvou bodů z pořadu této schůze.

Tím důvodem je, že zatím nebylo ukončeno projednávání v garančním výboru. Děkuji. Děkuji. Ptám se, kdo další chce vystoupit k pořadu schůze. Bylo jich poměrně hodně. Pokusíme se to zvládnout postupně. Takže jako první vystoupil pan předseda... Tak s přednostním právem pan předseda Faltýnek.

To jsem pochopil jinak. Omlouvám se.

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Hlasování číslo 2. Tento návrh byl přijat.

Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Tak s přednostním právem pan místopředseda Okamura.

Ano děkuji. Já jsem tedy zavnímal, že jste říkal, že kdyby ten fiskální pakt nebyl úspěšně prohlasován, tak byste hlasoval pro ten bod jako první.

Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti? Přihlášeno je celkem 190 poslanců, pro je 92, proti 72. Tento návrh nebyl přijat. Dále se vypořádáme s návrhem pana místopředsedy Okamury.

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?